A teď mi ještě naskočil pan poslanec Pavel Plzák.

Nyní zrekapituluji, protože mám tady čtyři faktické poznámky, tak abyste věděli. Takže nyní má slovo pan poslanec František Kopřiva. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz na předkladatele.

Tak by mě tedy zajímalo, jestli se počítá i... Já bych jenom Tak moment.

Tak prosím vás, nechme poslance se vyjádřit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak navrhněte něco jiného. Já jsem byl možná jeden z těch iniciátorů, protože na mě se jako na poslance obraceli jak starosta, tak učitelé z obou základních škol ve městě Úpici, protože už si s tím prostě nevěděli rady. Možná škoda, že se neobrátili na vás, že byste jim s tím poradil. Proto jsem prosil své kolegy ze sociálního výboru a tak dále, kolegové opravdu objížděli. Vyjeďte do terénu a běžte mezi ty učitele a ty starosty a řekněte jim, že se s tím nedá nic dělat! To bych chtěl vidět potom, co si o nás budou myslet. A mimochodem, i já jsem v tom směru interpeloval vaši paní ministryni. A víte, co mi řekla? Tak něco vymyslete! Tak kolegové něco vymysleli, když to nevymyslelo ministerstvo. Že se ministerstvo přidalo, výborně.

Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, několik slov na probíhající debatu. Tento zákon vznikal za nějaké doby, následně byl upravován.

Druhá záležitost, kterou chci připomenout, je také to, že se celkově zhoršuje naše hospodářská, ekonomická situace.

Já na to samozřejmě reaguji v rámci pozměňovacích návrhů a chci vás upozornit na návrh a poprosit vás o podporu, aby byly hrazeny náklady internetu, to reaguje na tu mou první poznámku. A chtěla bych vás poprosit, abychom tu rozpravu, jak vaším prostřednictvím, pane předsedající, žádá Roman Sklenák, vedli férově, byť samozřejmě času není nazbyt. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji za slovo. Zareaguji na kolegyni Aulickou a pana kolegu Plzáka, kteří mě ve svých příspěvcích přímo oslovili. Za prvé samozřejmě vůbec nechci polemizovat, a nevkládejte mi to prosím, paní kolegyně, do úst, prostřednictvím pana předsedajícího, že by neměla být povinná školní docházka nebo že bychom neměli vyžadovat povinnou školní docházku. Já jenom prostě hovořím o tom, že v tomto případě ty represe nefungují. A to je i odpověď panu kolegovi Plzákovi, že mám tedy něco vymyslet. Tak já vám řeknu to řešení. Na to už přišli samozřejmě jiní, podívejte se do zemí, kde to funguje. To řešení se jmenuje sociální práce. To je to řešení. Jestli si myslíte, že jim seberete dávky, oni se hluboce zamyslí a začnou se chovat jinak, tak vám garantuji, že tak to prostě není. Kdyby tento princip represí fungoval, tak nemáme například věznice plné recidivistů, protože by věděli, že když něco spáchají, půjdou do vězení. Prostě tohle není nic, co bychom měli objevovat, to je popsáno. A měli bychom se inspirovat v zemích, kde sociální práci zvládají.